Děkuji, vážená paní místopředsedkyně.

Nicméně chci jenom připomenout a je to zvláštní situace hovořit o tom v rámci interpelací na předsedu vlády, protože vláda nemá vůči České televizi žádné speciální pravomoci. To znamená vláda jako taková v rámci svých kompetencí nemůže do toho chodu zasahovat, což si myslím, že je ale dobře. A ta má možnost sankcí v podobě schvalování či neschvalování zpráv o činnosti České televize nebo Rady České televize. Takže já chci připomenout to, že Poslanecká sněmovna na rozdíl od vlády má v ruce nástroj, jakým může pracovat ve vztahu vyjadřování názorů k tomu, jak fungují veřejnoprávní média. A je tady také kompetence, kterou má Poslanecká sněmovna, to znamená volit členy příslušných mediálních rad. Pokud jde o to, zda zprostředkovaně, či přímo, domnívám se, že tady v minulosti existoval odlišný model, kdy nominanty do rad navrhovaly přímo jednotlivé poslanecké kluby. Pak ten model byl změněn. Těžko říct, který ten systém je lepší z pohledu respektování vyváženého, objektivního vysílání televize a té role, kterou by jako určitý garant tady měla hrát Rada České televize, eventuálně Rada Českého rozhlasu a Poslanecká sněmovna. Co bych doporučil, tak možná intenzivnější diskusi na půdě příslušných orgánů Poslanecké sněmovny se členy rad, kteří jsou voleni Poslaneckou sněmovnou do České televize. Myslím, že tahle intenzivnější diskuse nemůže být vnímána jako snaha o ovlivňování fungování České televize. Prostě i rady mají omezené pravomoci, které mohou používat.

Pan poslanec bude pokládat doplňující otázku. Prosím, máte slovo. Jenom v krátkosti. Ten problém s objektivním zpravodajstvím se týká nás všech. Procházíme testem demokracie, testem voleb. A samozřejmě jsme zodpovědní svým voličům. A veřejnoprávní média mají být odrazem voličů a voličské vůle a mají dávat také prostor všem názorům, které zaznívají, všem relevantním názorům. Proto jsem si úmyslně vybral právě americké prezidentské volby, které se nás přímo nedotýkají a jsou možným zrcadlem práce České televize.

Děkuji. Pan premiér bude reagovat. Prosím, máte slovo. Já to možná využiji k tomu, abych trošku porovnal situaci v Americe a u nás, protože si myslím, že je dobře, že máme veřejnoprávní média, protože se dost dobře nemůže stát, aby třeba veřejnoprávní média občanům doporučovala, koho mají třeba volit za prezidenta republiky.

Takže jsem rád, že máme veřejnoprávní média. Je to prostě důležitá věc pro nějakou férovou politickou hru. Je důležité, aby ta veřejnoprávní média byla neutrální, aby poskytovala vyvážené přesné informace pro občany, byla neutrální v politickém zápase, ne ve vztahu k pravdě. Samozřejmě musí informovat pravdivě s ohledem na objektivitu, ale neměla by se pouštět přímo do politického zápasu a nedej bože někomu konkrétnímu stranit nebo někoho konkrétního doporučovat. Děkuji. Nyní prosím k mikrofonu paní poslankyni Kovářovou, aby přednesla svou interpelaci na pana premiéra. Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo. Vážený pane premiére, na začátku letošního června jsem vás interpelovala ohledně vysokorychlostního internetu.

Pokud vím, tak tento záměr úplně nevyšel, když vláda plán schválila až na začátku letošního října. Určité otázky ale přetrvávají. Protože dle vašich posledních prohlášení není jasné, že pan ministr Mládek ve svém úřadu setrvá, dovoluji si obrátit se se svými dotazy opět na vás. Pane premiére, znamená schválení Národního plánu rozvoje sítí nové generace, že 14 miliard na rozvoj vysokorychlostního internetu v regionech je definitivně zachráněno, nebo nikoli? Ví vláda o překážkách, které by čerpání mohly ohrozit? A jaké jsou další kroky, pokud jde o čerpání těchto prostředků? Ve druhé části své interpelace bych se zeptala na problém související. Ve své odpovědi jste uvedl, že cituji: